Děkuji. Organizační výbor Poslanecké sněmovny stanovil návrh pořadu 98. schůze dne 1. dubna tohoto roku. Pozvánka vám byla rozeslána elektronickou poštou téhož dne. Tak mám zase celou řadu přihlášek.

Ptám se, zda má někdo jiný návrh?

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro? Kdo je proti?

Z dnešního dne se omlouvají z poslanců: Ivan Adamec, pracovní důvody, Jana Černochová, pracovní důvody, Miroslav Grebeníček, zdravotní důvody, Lenka Kozlová, zdravotní důvody.

To je z mé strany a ze strany grémia vše, a nyní tedy je prostor pro podání návrhů na změnu pořadu schůze.

Děkuji za slovo, pane předsedo.

Děkuji vám, pane předsedo.

A s tím se pojí nejenom opatření, ale pojí se s tím i institut náhrady škody, který je v tomto zákoně specificky upraven. Vážené paní kolegyně, vážení páni kolegové, opravdu, schůze již byla zahájena. Prosím, jestli diskutujete, běžte do předsálí.

Další spadá do gesce nového pana ministra zdravotnictví a dotýká se otázky opatření. Jistě jste v médiích zaznamenali omezení setkávání, nejprve debatováno na 20 a 10, poté 2 a 2, se specifickou úpravou pro sporty.